Já věřím tomu, že v této Sněmovně budeme v rámci těchto civilizačních hodnot jednat, například když se bude jednat o zdanění církevních restitucí. A tato šlamastyka je dobrá pro jednu věc, že si dneska snad všichni uvědomujeme, že to není nějaký ten Brusel tam daleko. Jsou to konkrétní lidé, konkrétní politici z konkrétních členských států, kteří rozhodují a kterým my chybně říkáme Brusel. Jsou to konkrétní europoslanci, konkrétní eurokomisaři, konkrétní ministři zasedající na Radách Evropské unie a konkrétní premiéři zasedající na Evropské radě. To je, dámy a pánové, Brusel! Děkuji. Nyní tedy vyzývám místopředsedu Sněmovny Petra Fialu a následně vystoupí pan poslanec Farský. Prosím, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my se tady samozřejmě můžeme zaklínat národními zájmy, hádat se, diskutovat ještě dvě hodiny, ale své národní zájmy nebudeme schopni prosadit, pokud nebudeme mít srozumitelnou a koordinovanou zahraniční politiku. A my takovou zahraniční politiku nemáme. Podívejte se, co ukázala tato debata. Tato debata ukázala, že ačkoliv předseda vlády má nějaké zahraničněpolitické stanovisko, jeho vlastní europoslanci mají stanovisko úplně opačné. Tato debata také jasně ukázala, že i když tady místopředseda České strany sociálně demokratické horuje za národní zájmy a proti spuštění procesu vůči Maďarsku, tak ten, kdo za jeho stranu fakticky řídí Ministerstvo zahraničních věcí, pan europoslanec Poche, má stanovisko úplně opačné. Pokud takto budeme pokračovat v prosazování svých zájmů, ve vysílání signálu do Evropy a do zahraničí, tak vás mohu ujistit o jediném: žádné svoje zájmy, žádné zájmy České republiky, žádné zájmy občanů České republiky nebudeme moci účinně hájit. Takovýto zmatek, takováto nekoordinovaná zahraniční politika nemůže vést k ničemu dobrému. Takže já využívám i této příležitosti, abych znovu vyzval vládu a vládní strany k tomu, aby zaujaly odpovědnější postoj k zahraniční politice, udělaly si pořádek ve vlastních řadách a co nejrychleji jmenovaly plnohodnotného ministra zahraničí, který bude za zahraniční politiku zodpovídat, jak je to běžné v každé demokratické civilizované zemi. Děkuji. Nyní bych tedy přečetl tři omluvy.

Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych říct, že Evropská unie přece není jenom prostorem, kde se přerozdělují dotace, kde se nastavují rozpočty a vyživují se jednotlivé regiony, ale je předně, a to zcela zásadně, územím, na kterém se ctí společně sdílené hodnoty.

Protože je potřeba zvláště tyto hodnoty, které mají větší sílu a dlouhodobější platnost než nějaké přesuny dotací mezi regiony, chránit. A očekával bych, že v těchto chvílích vystoupí předně ti, kteří o národních hodnotách, hodnotách Evropy a jejich křesťanských základech tak často mluví a dávají si to i do programů, staví na hranicích zdi a ploty a brání, aby nikdo, kdo má jiné vyznání, do Evropy vůbec nemohl přijít. A ti dneska kritizují? Vždyť to nedává vůbec smysl.

Záleží samozřejmě na rozhodnutí Evropské komise, jak se k tomu postaví. Protože z jejich pohledu a podle zprávy, která byla zpracována pro Evropský parlament, je v Maďarsku ohrožena nezávislost soudů, ohrožena svoboda médií, ohrožena občanská společnost a zneužívají se dotace. Kdo špatně poslouchal mluvil jsem o Maďarsku, ne o České republice.

To by byl precedens.

Já se moc omlouvám. Takže mi to dovolte zrekapitulovat, aby tady nebyla nervozita.

Takže pane poslanče, prosím vaše dvě minuty. Já vám děkuji, pane předsedající. Budu velmi stručný.

Co se týče toho, jak nás tady všichni neustále okopáváte. To už není možné.

Jakou pravdu chcete slyšet? Já vůbec nechápu, co zmiňujete?

Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Po ideologickém výlevu bych si dovolil vrátit se zpátky k víceletému rámci. Vážené kolegyně, vážení kolegové napříč politickým spektrem, všichni jsme tady, protože nás zvolili naši občané, abychom hájili jejich zájmy. Zvolili nás občané, kteří mají možná rozdílné názory, ale my je tady reprezentujeme.

Je jasné, že víceletý fiskální rámec, jak je předložen, jak je nabízen Evropskou komisí, není v zájmu této země. A já si dovolím vás poprosit, abyste ho nepodpořili. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem nevydržel a chci reagovat na předřečníka z hnutí ANO, který tady hovořil něco o tom, že zahraniční politika České republiky je napsaná v programu hnutí ANO a v programu vlády a že to je jasné. Přátelé, tak to přece není. Zahraniční politiku má řídit ministr zahraničí, který zde dneska není přítomen. Ministerstvo zahraničí řídí člověk, který je v jakési podivné dvojroli, který je zároveň europoslancem, včera nějak hlasuje a premiér vlády se dneska od jeho hlasování vlastně distancuje. A říci, že se nic neděje a že to máme ve vládním prohlášení, je naprostý alibismus. Opravdu je potřeba, aby vláda a vládní koalice vyřešila problém, který tady má na Ministerstvu zahraničí, a pak by možná nedocházelo k naprosto chaotické a nesrozumitelné situaci, za kterou bohužel neseme zodpovědnost všichni, a je to výsledek i celkové politické situace zde v České republice.